Děkuji. Pan poslanec Sklenák má pravdu. Myslím, že tomu rozumíme. Ale ve svém vystoupení můj kolega pan poslanec Bauer říká, že mnohem lepší než tohle, co jste předložili, je například debata, jak to urychlit, jak změnit ten valorizační vzorek.

Hledejme cesty, aby to rychleji reagovalo. A pak na té debatě...

Pan poslanec Sklenák správně říkal, že rostly rychleji příjmy ekonomicky aktivních.

To snad ne. Musí se starat. Souhlasím.

Děkuji. S přednostním právem paní ministryně Maláčová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych reagovala na pana předsedu Stanjuru.

A musím uznat, že ta diskuze byla opravdu věcná a byla poctivá. Teď jsme na to navázali a ten, řekněme, systémový krok, který naše vláda dluží a já v tom dávám za pravdu. Naše vláda dluží důchodovou reformu.

A pak chceme to systémové řešení představit. A nejenom proto, že to mám za úkol, ale také proto, že jsem ten ročník, kterého se to bude týkat, ten velký výpadek za několik desetiletí.

Samozřejmě jsem to řekla jinak, než bylo mediálně interpretováno.

My prostě máme povinnost zajistit základní funkce státu lidem, kteří odvádějí celý život velkou část mzdy, tak máme povinnost jim zajistit spravedlivé důchody. Nebudu k tomu více již říkat.

A myslím si, že to jedna z největších výzev pro Českou republiku. Děkuji. Budou následovat faktické poznámky.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Tohle už se fakt nedalo, já musím reagovat na paní ministryni. Já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá, když něco není totální priorita. Protože zjevně když to je totální priorita, tak to necháte tři roky ležet u ledu, aby se to pak nestihlo projednat.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Poměr zásluhovosti a solidarity.

A to je složitá debata, na to není jednoduché řešení. Protože to není triviální věc. To nechci říkat, kdo za to může.

A takhle se debata prostě nevede. Pan poslanec Jan Bauer faktická poznámka. Prosím, máte slovo.